Opakuje se ta dnešní ranní debata. Pan poslanec Zahradník přednesl... Pan poslanec Zahradník přednesl svůj pozměňovací návrh, šest vzájemně provázaných bodů.

A dělíte návrh konkrétního poslance, který ho podal v balíku. A my nevíme proč.

To nevím, to jsem nestačil zkontrolovat. Vůbec tomu nerozumím. Možná pro to existuje závažný důvod, ale nevíme jaký.

Možná máte pocit, že zdržuji, ale já mám pocit, že to nejsem já. Já jsem se ptal, proč se hlasuje zvlášť návrh mého poslance, a vy mi odpovíte: Protože ve výboru pro životní prostředí se to taky hlasuje zvlášť. Posuďte sám, na co jsem se ptal, a co jste mi odpověděl. Já jsem se ptal, proč z našeho návrhu C1 až C6 vytahujete bod C5, a váš argument je, vaše odpověď zní: Protože to samé děláme s bodem A1.9 v usnesení výboru pro životní prostředí. Ve svém prvním vystoupení jsem řekl, který bod odpovídá kterému. A teď nevím, proč jste z šesti bodů jeden vytáhli.

A neříkejte mi prosím, protože v jiném bodě se hlasuje také tak. Pan zpravodaj si přeje vystoupit?

Tomu já rozumím. Zpravodaj si vybere, co chce podpořit z návrhu opozice, jeden bodík, on ho chce podpořit, jak sám řekl.

Jinak všechny body pana poslance Zahradníka se týkají původního senátního návrhu. Všechny se týkají provozoven sběren a týkají se toho, aby obce měly větší pravomoc ve svém rozhodování na svém vlastním území, protože ony obce moc dobře vědí, jaké problémy a kde tyto provozy, které se nejsou schopny přizpůsobit normálnímu životu ve městě, způsobují. A už k tomu vystupovat nebudu.

Tak ještě pan zpravodaj.

Jsme v situaci, kterou opravdu můžeme rozhodnout pouze hlasováním. Já jenom upozorňuji na § 72. To zpravodaj učinil a pan poslanec Stanjura podává protinávrh. To znamená...

Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh nebyl přijat.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat.

Tento návrh nebyl přijat. Dále?

Hlasování má číslo 56. Tento návrh nebyl přijat. Další návrh prosím.

Neutrální. Pan zpravodaj?

Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat.